Víme, že první taková se připravuje v Praze.

Chci vás ujistit, a prosím, klidně odkažte lidi, kteří se na vás obracejí, na mě, ať mi napíší včetně některých těžko publikovatelných výrazů. Velmi rádi jim odpovíme. Já jsem na Ostravsku poměrně často. Mám tam pracovní skupinu, mám tam svého zmocněnce pro Moravskoslezský kraj. Neustále jednáme s podniky. Věřte mi, že děláme v rámci možností opravdu hodně, nechci říct maximum, vždycky se dá dělat víc, ale děláme opravdu spoustu konkrétních kroků. Jsem pevně přesvědčen, že pokud lidé ničemu nevěří, tak kotlíkové dotace by opravdu ten efekt měly přinést. Poslední poznámku. Probíhají další jednání s Polskem. Už vypršel. Omlouvám se. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Samozřejmě chci položit doplňující otázku, protože situace v našem kraji v této oblasti je velice těžká. Pane ministře, vůbec se nedivte těmto občanům, že píšou takovéto maily. Všechny předchozí vlády deklarovaly, že ovzduší na Ostravsku a Karvinsku je jejich prioritou, jen se to nějak vůbec neprojevuje. Vy jste se tady zmínil, že je to otázka několika dalších let.

Já asi v té době už nebudu poslancem a vy nebudete ministrem, ale třeba tady ten slib zazní, že třeba za pět let by se to mohlo vyřešit. Jenomže limit je stanoven na 50 mikrogramů a tento limit byl překročen v minulém roce xkrát.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. V projektu původně byly plánované jiné přístroje s tím, že tady byla žádost o podstatnou změnu.

Tři posudky byly od zahraničních expertů, protože tam byly další výtky, tak ještě mají nějaký znalecký posudek z České republiky. To je z jejich strany. Pravdou také je, když se vrátíme k rekapitulaci, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže neshledal pochybení, ale pravdou také je, že celá tato záležitost je nyní v šetření Policie České republiky, protože na to bylo podáno trestní oznámení a řeší příslušnou část konkrétně vámi jmenované univerzity a Ministerstvo školství samozřejmě poskytlo všechny podklady a je v součinnosti pro toto šetření. Co se týká Ministerstva školství, tak si zadalo vlastní znalecký posudek a podle informací, které mám, ověření ceny přístrojů pro schválení dotačního programu a jejich výše byla shledána dle tohoto posudku jako tržní v místě a čase obvyklá. Pokud by došlo na nezpůsobilé výdaje, jako u všech ostatních projektů by nedošlo k proplacení těchto výdajů. Podobná situace, jako je u tohoto projektu, je ještě u jednoho projektu, kde se to řeší v té samé situaci, takže to není jedna jediná věc. Děkuji. Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za vysvětlení, pane ministře.

Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Podle mých informací finanční prostředky ještě nebyly proplaceny, protože příjemce přístroje zatím nepředložil všechny dokumenty ke schválení. S velkou pravděpodobností podle posledních informací by tak měl učinit v únoru 2015. Ono těch posudků existuje ještě mnohem více.

Takže uvidíme.

Podle toho samozřejmě bude ovlivněno i financování celého tohoto projektu. Děkuji. A nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Bendl, který bude interpelovat ministra zemědělství Mariana Jurečku.